Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je mi líto, že jste na to neupozornil. Nicméně já bych si dovolil polemizovat s paní předřečnicí vaším prostřednictvím. Myslím si, že je tady více poslanců, kteří hovoří k tématům a nejsou přímo odborníci. Děkuji. Připomínám, že se poslankyně a poslanci mají oslovovat prostřednictvím předsedajícího. Děkuji panu poslanci Staňkovi za připomenutí. Pan poslanec Lubomír Volný je na řadě, připraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Paní kolegyně, hodně vám to sluší dneska. Já si myslím, že chtít dobrovolnost vakcinace není fanatismus. To je prostě o hledání té hranice, o které tady mluvila i kolegyně předtím, kdo ohrožuje čí svobodu, kdo ohrožuje čí zdraví.

Já se stejnou váhou a se stejným odborným základem, jako má ona, prohlašuji, že já se touto vakcínou dobrovolně vakcinovat nenechám.

A takto to vnímá velká část společnosti. A prosím vás, vezměte si na to klidně třeba poradu klubu nebo se nad tím principem zamyslete.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

My tam jdeme tím příkladem.

Já jsem proti ní očkován prvně v životě. A proto tady jsem. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tady neobjevujeme Ameriku, lidé jsou rozděleni v české společnosti. Copak to nevidíme, nevnímáme? A my bychom měli být ti, kteří hledají ty mosty mezi těmi rozdělenými skupinami lidí a snažíme se je spojovat.

Co se týče toho zákona, který je před námi, a těch debat, které se rozviřují. Jako by Česká republika byla úplně mimo svět. Ale vždyť přece my jsme součástí nějakého světa, nějaké Evropské unie. A opravdu si myslíte, že ostatní státy budou jiné než Česká republika? My tady můžeme být absolutně svobodní, jak navrhují kolegové.

To nejsme schopni ovlivnit jako zákonodárci České republiky a možná ani v jiných rovinách nejsme schopni tuto situaci ovlivnit v rámci, nevím, Evropské unie, Evropské rady, dokonce OSN a podobných záležitostí. Prostě je to individuální záležitost jednotlivých států. Čili dávat všechno dohromady a tvořit tady nějakou představu občanům, že Česká republika bude ten ostrůvek svobody ve světě, je mylná představa a mylné naděje.

Zdůrazňuji v co největší možné míře. Máme tady instituty, které pro nás to rozhodování mají ulehčit. Máme tady SÚKL, orgán, který je státem odborně pověřen kontrolovat léky, kontrolovat jejich účinnost a pouštět je na český trh. Dokonce jdeme tak daleko, že nejsme odkázáni jenom na evropské normy, máme vlastní, vlastní orgány, které nás můžou i varovat před něčím, co třeba ta Evropa už schválila a co my nechceme přijmout.

Všechny budou mít ty základní testy za sebou v těch , a paradoxně jsou na rozdílné základní bázi postavené ty vakcíny.